A to, že učitelé ve školách chybí, to je prostě fakt. Je to, v tom máte pravdu, jsou v tom určité lokální disproporce, jsou v tom i určité aprobační disproporce, ale ta hlavní náplast, která míří na nedostatek učitelů, je právě garance těch 130 %.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se nebudu pouštět do žádných větších akcí, vše už bylo řečeno.

Berte to prosím jenom jako takové stručné shrnutí našeho pohledu na věc a rozhodne samozřejmě hlasování. Zákon jako takový určitě přináší nějaká pozitiva, ale i negativa, a já jenom shrnu, vypíchnu ta negativa, proč nebudeme moci takto předložený návrh předložit , pokud nebudou přijaty některé pozměňovací návrhy a naopak některé přijaty nebudou.

Ty důvody už jsem opakovaně sděloval.

Já mám ale tady jednu takovou jakoby výtku: Jak zajistíme tu praxi?

Není tam nijak zaručeno, jak se to bude zjišťovat, jak dlouhá ta praxe musí být a vůbec ji nemusí ani nijak dokládat. Takže tam to trošičku je na vodě.

Pak je ten nešťastný pozměňovací návrh, o tom už se také několikrát mluvilo.

Proti tomuto se opět vyjádřilo třináct zase největších školských organizací. Zase opět si nejsem vědom, že by některá z těchto organizací tu svoji námitku stáhla. Ono vůbec takové ty garance tam příliš nejsou, nebyl předložen žádný konkrétní výpočet financí k této garanci, takže je to všechno tak trochu na vodě.

Samozřejmě jsem rád, že to nějakým způsobem bude řešeno, ukotveno, jak už jsem říkal ale několikrát, nemyslím si, že je úplně šťastné řešení to řešit zákonem jako takovým. Za mě mnohem pružnější, rychlejší i do budoucna v případě nějakých změn by bylo lepší tyto pozice řešit jednotně formou vyhlášky a nevyčleňovat pouze některé do zákona.

A zrovna tak říkám, pokud nebudou přijaty ty pozměňovací návrhy, které budou řešit ty za nás ne úplně šťastné věci, zákon jako celek nebudeme moci podpořit. Děkuji za pozornost. Děkuju, pane poslanče.

Druhá poznámka: opravdu opusťme tu mantru, která je tady neustále opakována, ohledně odborníků z praxe nebo nějaké deprofesionalizace školství. Skutečně tomu tak není, dokonce v tom zákoně dneska bude jasně definováno, že ten odborník z praxe musí mít magisterské vzdělání v oboru příbuzném předmětu, který bude vyučovat, a všichni, kteří jsme někdy působili ve školách, moc dobře víme, že to, že má někdo pedagogické vzdělání, opravdu není zárukou toho, že je kvalitní učitel.

Není tomu tak. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení.

A já tedy zahájím hlasování...

Tak, počet poslanců se ustálil. Jenom zopakuji, že nejprve budeme hlasovat nyní o návrhu na opakování druhého čtení, který přednesl 19. dubna pan poslanec Rais.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Tak, pane zpravodaji, prosím.